A jenom podotýkám, za minutu musíme přerušit bod. Ano, já se budu snažit být velmi rychlá, já jsem ráda, že se opravil. My jsme skutečně šli podle legislativních pravidel vlády, to znamená, vznikl věcný záměr zákona, který prošel Legislativní radou vlády, následně věcný záměr zákona schválila vláda, pak se připravovalo paragrafové znění, opět samozřejmě Legislativní rada vlády, schvalování vládou, a ten pozměňovací návrh, který se pak tady odehrál na půdě Poslanecké sněmovny, vycházel z toho věcného záměru.

Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo řečeno, nyní máme na programu pevně zařazené body.